Dalším přínosem je jednoznačně otevření prostoru pro domácí podnikatele, rozšíření jejich prodejních příležitostí. A domácí podniky prokázaly coby součást jednotného trhu Evropské unie svoji odolnost.

Jak tady před vámi stojím, mohu s vámi sdílet další pozitivní věc.

Mám velmi dobrá čísla o tom, jak se české firmy na tomto společném digitálním trhu prosazují a jak se budou prosazovat lépe, pokud odstraníme některé bariéry.

Co to je ten Seznam? A já říkám: to je česká firma, která se prosadila a která expanduje, která dělá velice dobré věci.

Toto je reflexe mladých českých mozků, kterým bychom měli taky pomáhat tím, že nebudeme zabíjet společný evropský trh.

Protože Česko se jako členská země Evropské unie stalo zemí se stabilním právním prostředím a zemí, kde se mohli spolehnout na to, že je nebudou čekat neblahá překvapení. Míra zaměstnanosti. Myslím si, že nemusím vypočítávat čísla, jak nám i Evropská unie pomohla k tomu, abychom zvyšovali zaměstnanost, abychom zvyšovali kvalifikace, abychom posilovali českou pracovní sílu, abychom jí dali taky možnost vycestovat do Evropy a vydělávat peníze mimo. Já jsem byla osobně účastna několika projektů, kde jsme se zaměřovali na posílení české pracovní síly.

To jsou všechno mimořádně pozitivní věci. Já jsem ráda, že jsem nedávno prosadila odbourání zásadních byrokratických překážek pro to, když lidi jezdí do zahraničí, do jiné členské země, aby už nemuseli předkládat notářsky ověřené listiny. Uvedla jsem několik pozitivních příkladů vlivu, které díky svému členství máme. Musíme v Evropě hrát svou významnou roli. Vůbec to nemusí být role někoho, kdo má 2 % obyvatel. Můžeme být daleko významnější. Je to velká výzva pro českou diplomacii.

Já bych si velmi přála, aby toto česká diplomacie zvládla, a má k tomu velkou šanci. Myslím si, že význam České republiky může paradoxně vzrůst právě v této oblasti v době, takzvané Evropě po brexitu, kdy víme, že odchod Velké Británie bude znamenat určité přeskupení sil v Evropě.

Já jsem zažívala zejména na začátku takovou tu tradici, že česká strana velmi často odmítala návrhy s tím, že tohle nechceme, na shledanou. Myslím si, že i toto se zlepšuje, čeští zástupci přijíždějí do Bruselu s protinávrhy a prosazují jejich schvalování. Chtěla bych říct, že považuji za nespravedlivé, že tato Komise, jejíž jsem členkou, je napadána a kritizována za to, že chrlí nesmyslné množství nesmyslných předpisů. Máme heslo, že máme regulovat jen velké věci, a to tam, kde máme silnou kompetenci.

Tím testem je řešit celoevropsky závažný problém, který přinese pozitivní dopad na normální běžné lidi a na firmy a který je zároveň podchycen velmi silnou evropskou kompetencí. Toto je test, kterému podrobujeme všechny návrhy, a mluvím tady i za kolegy z Komise. Já vás nebudu unavovat čísly, ale skutečně počet nových návrhů na nové regulace, které vzešly z této Komise, je násobně menší než to, jak Komise zásobovala evropský legislativní prostor v minulosti. Je tady ještě jedna věc. Proto jsem tady dnes, proto tady už bylo 15 komisařů, ne na plénu, ale ve výborech, od začátku mandátu. Proto já osobně jezdím do národních parlamentů, které mi daly žlutou kartu na evropského prokurátora. Jezdím tam opakovaně, protože chci dialog a chci přesvědčit, že je to dobrý návrh. Myslím si, že je to i o vzájemném respektu a vzájemné úctě. Poslední věc, kterou bych chtěla říct k řekněme institucionálním záležitostem.

Mohu vás ujistit, že ten člověk toho má umět velmi mnoho.

Myslím si, že je potřeba, aby kandidáti na komisaře během voleb vysvětlili, jaká je jejich představa o Evropě a co tam budou dělat.

To je můj apel, který nemusí vyústit v legislativní změnu volebního systému. Teď ke špatným věcem. Všechny nás otravuje byrokracie, délka procesů a tak dále. Osobně jsem za velmi odvážnou reformu procesů institucí, osobně budu vždycky prosazovat zrušení Štrasburku jako druhého místa pro jednání Evropského parlamentu. Myslím si, že je načase se podívat na efektivitu toho, jak fungujeme, kritika je naprosto namístě. Zároveň, přiznejme si, tato kritika je namístě, i když jde o systémy státní.